Za prvé, koalice Pirátů a Starostů nedostala žádné peníze od neprůhledných vlastníků ze zahraničí, takže nás s tím laskavě nespojujte. A jestli pro vás jsou tady...

Tak to prosím, prostřednictvím paní předsedající, předložte, to účetnictví Úsvitu, kam šly ty peníze, 6 000 korun za hodinu se tam účtovalo.

Nikdy v této Sněmovně nebude pan Okamura arbitrem toho, jestli Piráti plní program, nebo neplní. Na to naši voliči nikdy nepřistoupí. My si tady nenecháme podsouvat nějaké falešné sliby. Náš pan místopředseda vlády Ivan Bartoš je ve vládě, protože získal preferenční hlasy. Voliči si zvolili, koalice se sestavila, koalice získala většinu mandátů ve Sněmovně a určitě ho nikdo nebude tlačit k tomu, aby rezignoval na svůj mandát. Žádný takový slib jsme nikdy nedali, takže prosím, abyste nám to nepodsouvali, protože to jenom vypadá, že se snažíte zbavit svého konkurenta, aby neměl mandát, který získal od voličů ve volbách díky preferenčním hlasům. To je základní pouto mezi politikem a voličem. Samozřejmě, každý politik cítí odpovědnost vůči svým voličům a Ivan Bartoš má tady docházku 97 %. Bere jeden plat. Je to jedna uvolněná funkce. Nejsou to žádné dvě uvolněné funkce a není to porušením žádného kodexu. Takže prosím vás, nedělejte, prostřednictvím paní předsedající, nebo neprostřednictvím, z lidí blbce.

Tak kde jste byli, když tam byla ta nominace?

Ale ne, vy jste byli zticha, vy jste se k tomu nijak nevyjádřili. Takže pan Kalousek je tam díky vám, hlavně díky vám. A teď bych reagoval na seznam zákonů, o kterých tady mluvil pan Okamura. No, my si to pamatujeme předchozí volební období.

Ty zákony se musejí zpracovat důkladně, v meziresortním připomínkovém řízení, musí to projít komisí pro hodnocení dopadů regulace, Legislativní radou vlády a tak dále. To je řádný způsob, ke kterému se vláda Petra Fialy zavázala ve svém programovém prohlášení, a ten se budeme snažit neobcházet. Ale v drtivé většině případů by ty zákony měly skutečně procházet standardním procesem. Prosím, nevytýkejte vládní koalici, že tu nejsou zákony, když je tady standardní proces pro přípravu zákonů na vládě. A to, co už bylo připraveno za minulé vlády hnutím ANO, tady neprojednáváme kvůli tomu, že to tady dneska obstruujete. A poslední věc, která mě tedy ale neuvěřitelně vytočila.

To je naprosto neuvěřitelné, nepřijatelné, odporné.

Já toto považuji, toto obvinění já považuji za hanebnost. A ptám se, komu to slouží?

A je to právě ta vaše rétorika, která naopak prohlubuje napětí, prohlubuje nedůvěru a zhoršuje schopnost naší země jednotně obstát proti tomu tlaku, který tady je.

To je naprosto nepřijatelné. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, vaším prostřednictvím, paní předsedající, k panu kolegovi Michálkovi. Já si myslím, pane předsedo, že byste měl vystupovat častěji.

A myslím, že kdybyste vystupoval dál, tak bychom se dozvěděli spoustu dalších zajímavých informací.

Byly mu prošetřeny všechny účty i účetnictví hnutí Úsvit. A trestní oznámení, které na něho a na hnutí Úsvit bylo, bylo Policií České republiky odloženo. Dozorový státní zástupce s tím souhlasil, protože nenašli vůbec nic. Takže já se ptám, kde jsou ti hlídací psi? Kde jsou různé neziskové organizace, které dbají na to, abychom si říkali jenom pravdu a nic než pravdu, nic než tu jejich pravdu? Takže jenom abyste věděl, věděli všichni, jak to ve skutečnosti je.

Koneckonců, jednací řád připravovaly politické strany a schvalovaly politické strany jako ODS, jako lidovci, jako sociální demokraté. Třicet let to tady vyhovovalo, vždycky to tak bylo, mluvili jsme o tom. A jenom připomenu, že v minulém volebním období, když jste nechtěli volit, protože tady byla jiná většina v určitém bodu, například při volbě Rady České televize, tak jste to nazvali diktátem většiny, ne demokracií, ale diktátem většiny, a vzali jste si dvanáct hodin přestávek. Dvanáct hodin!